Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, pan ministr Zaorálek tady popsal proces i výsledný návrh, který posílá Senát zpátky do Poslanecké sněmovny.

Důvodem pro tento návrh Senátu je, jak už tady bylo zmíněno, že byly vypuštěny především z pohledu Senátu jednací řád Senátu a pak volební zákony, tedy všechny zákony, které podle čl. 40 Ústavy potřebují ke svému schválení i souhlas Senátu. My jsme považovali za zcela zjevné, že to byla pozice především Ministerstva vnitra, které zcela naléhavě potřebuje odklad účinnosti o dva roky, protože není připraven systém pro elektronické projednávání legislativy, a proto tedy naléhavost tohoto odkladu, protože chápu, že z pohledu Ministerstva vnitra nemůže nabýt účinnosti zákon, který počítá se systémem, který neexistuje a nemůže do té doby vzniknout.

To, co je podstatné, je, jak už tady také bylo řečeno, že nový zákon o Sbírce zákonů a ten navazující změnový zákon měly zajistit novější systém projednávání legislativy, především její elektronizaci, po celou dobu projednávání od samého začátku, od vzniku návrhu až po projednání ve sněmovně, v Senátu, podpis prezidenta, tzn. všechny fáze. Tím, že Sněmovna z důvodů, které jsem zmínil, vyřadila jednací řád Senátu ze změnového zákona, by v podstatě v tuto chvíli celý systém elektronické legislativy nefungoval. Respektive on by fungoval jenom dílčím způsobem, což je zcela proti principům navrhované změny, protože by fungoval po zdi Senátu, a pak zas od chvíle, kdy by případně Senát vrátil návrh Poslanecké sněmovně.

Proto se Senát domnívá, že jeho návrh situaci řeší, protože odkládá tedy účinnost. Tím umožňuje Ministerstvu vnitra vytvořit příslušný informační systém, a zároveň dává prostor pro to, aby byl předložen změnový zákon, který bude řešit všechny fáze elektronického legislativního procesu včetně Senátu. Je pravda, že byť ne bezprostředně, ale fakticky z pohledu Senátu tato úprava váže na senátní návrh, který máte zde ve Sněmovně, na prodloužení lhůty pro projednávání návrhů zákona v Senátu, protože, a tady bych souhlasil jenom částečně, ta elektronická legislativa doopravdy směřuje ke zkvalitnění legislativního procesu, protože pokud budeme i v Senátu projednávat návrhy zákonů elektronicky, budeme mít elektronicky celou historii včetně změn, které po dobu legislativního procesu proběhly, tak to pro nás přehlednější bude.

Pokud nám elektronická legislativa zavede jinak zkvalitňující pravidla, že musíme s předstihem něco vkládat do systému, že musíme případně přerušovat schůzi, tak my v podstatě nemáme prostor pro projednávání návrhů, ke kterým jsou předloženy nějaké podstatné pozměňovací návrhy. Nejsou na sobě ty návrhy formálně závislé. To jsou ty důvody, proč přišel tento návrh ze Senátu.

To nejsou nepochybně hlavní důvody pro návrh, který přišel ze Senátu, nicméně já je nepovažuji také za nesporně pozitivní, byť u obou dvou nepochybuji o dobrých úmyslech, které byly za nimi. V tom přehledu právních povinností bych tady chtěl upozornit na to, že to bude výrazná zátěž pro státní správu, zejména pro resortní legislativy, protože kromě samotných návrhů zákonů budou zpracovávat ještě tedy přehledy. Ale ten návrh předpokládá, že přehled právních povinností nebude závazný. Bude tady závazná právní norma a vedle bude nezávazný přehled.

Navíc tedy třeba v případě kodexů je nesporné, že třeba trestní zákoník obsahuje veřejnoprávní povinnosti a samozřejmě sankce. Představa, že při první novele trestního zákoníku se bude předkládat, pokud to bude vládní novela, tedy podle toho návrhu, přehled právních povinností ke všem v uvozovkách veřejnoprávním povinnostem a na ně navazujícím sankcím v trestním zákoníku, to si myslím, že byly i nepředpokládané důsledky takového návrhu.

Pokud si tady uděláte přehled zákonů, které přijímáte, tak zjistíte, že zpravidla potřebujete účinnost v nějakém jiném datu. Je to naléhavý veřejný zájem, jsou tam k tomu zvlášť závažné důsledky, kterými by to pevné datum účinnosti mohlo být spojeno.

Jak jsem říkal, ponechává prostor jak pro vytvoření informačního systému, tak pro předložení změnového zákona, který zajišťuje komplexní elektronický legislativní proces na všech úrovních. Děkuji panu senátorovi, a než otevřeme rozpravu, mají možnost se k předloženým pozměňovacím návrhům Senátu vyjádřit zpravodajové výborů, které se tímto návrhem zabývaly. Má zájem se vyjádřit před rozpravou? Prosím, máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, my opravdu chceme a měli bychom usilovat o to, aby konečně naběhla elektronizace legislativního procesu. Bohužel ze Senátu se nám ten návrh vrátil tak, že tam je pouze malinkatá část, že byly vypuštěny všechny potřebné změny související legislativy. My jsme očekávali, že když už jsme z toho Senát vyčlenili, že třeba Senát navrhne nějakou vlastní úpravu, co je potřeba v jeho jednacím řádu, když už se mu to nelíbilo, jak to připravilo Ministerstvo vnitra, a postavil nás Senát v podstatě do té velmi nepříjemné pozice, že nám dával nějaké ultimativní požadavky ohledně toho, jak se má změnit Ústava, jinak že návrh nepodpoří.

Takže v podstatě, bohužel, tady se to úplně nepovedlo v Senátě. Senát se vydal tou opačnou cestou.